Děkuji, ale poznamenal jsem si. Zatím žádný nevidím. Pan ministr? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Myslím, že tyto dva výbory by to mohly projednat také, a minimálně předsedkyni petičního výboru vidím kývat. Předsedkyni zdravotního výboru kývat nevidím, ale protože ji nevidím vůbec, tak doufám, že souhlasí také. Děkuji za pozornost. To znamená, budou tedy tři hlasování.

Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Další.

Návrh byl přijat. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru. A poslední hlasování.

Návrh byl přijat. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání petičnímu výboru. Tímto pro tuto chvíli projednávání tohoto tisku končím.